Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, naše vláda za pouhých 13 měsíců své služby této zemi dokázala napravit nebo alespoň zmírnit řadu problémů, kterými Česká republika trpěla. Dokázali jsme se se ctí vypořádat s výzvami, které si ještě před rokem nikdo nedokázal představit, tak, aby občané České republiky pociťovali důsledky krizí a důsledky ruské agrese na Ukrajinu co nejméně. Pomáháme slabším. Nenecháme padnout své občany a nabízíme pomoc i těm, které válka vyhnala z domova a často je připravila o všechno.

A stáli jsme také v čele těch zemí, které prosazovaly společná pravidla na pomoc občanům a firmám v oblasti cen energií, a při tom všem jsme dokázali udržet zodpovědnost za Evropskou unii. Pravidelně jsme nacházeli funkční celoevropská řešení, která si získala všeobecné uznání, a podstatně jsme napravili naši pověst v Evropě a opět si získali respekt našich spojenců za oceánem.

I přesto jsme se snažili všechna naše řešení připravit zodpovědně, přehledně a pro dobro České republiky a jejích občanů. Zvládáme reagovat na krize, zvládáme tlumit jejich projevy, aby se obyvatelům České republiky co nejméně snížil životní komfort, a současně zvládáme provádět reformy, které nás lépe připraví na budoucnost, aby nás každá další krize zastihla připravenější a zabezpečenější, než jak tomu bylo tentokrát. Neupírám opozici její právo hlasovat o nedůvěře, ale předkládám, předložil jsem před vás seznam argumentů, který podle mě každý soudný člověk musí brát vážně. Naše vláda je dobrá vláda. Je to vláda, která pomáhá lidem, která pomáhá těm, kteří to potřebují.

A proto si, dámy a pánové, zaslouží vaši důvěru. Děkuji vám.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné takřka poledne. Než udělím další slovo s přednostním právem, přečtu omluvy.

Eviduji zde několik přihlášek s přednostním právem ještě před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, máme za sebou obrovsky těžký rok.

A my jsme to zvládli. A teď nemluvím o vládě České republiky. Teď mluvím o občanech České republiky. Teď mluvím o celé České republice, o všech, kteří se na tom podíleli. Nás všech.

Zvládli jsme to. Zvládli to naši občané, zvládli to naši starostové, naše starostky, zvládli to naši hejtmani a zvládla to i vláda České republiky, která pro to vytvořila ten systém, který má velmi dobrou reputaci v celé Evropě a prostě funguje. Pro mnohé státy jsme sloužili jako příklad toho, jak tuto krizi zvládat. My jsme ale dokázali ještě něco víc. My jsme v rámci evropského předsednictví dokázali za Českou republikou sjednotit Evropu, sjednotit Evropu v přístupu k Ukrajině, v přístupu k pomoci, která je efektivní, probíhá na místě, probíhá v jednotlivých zemích Evropské unie, a dokázali jsme dokonce přenést těžiště rozhodování v rámci evropských struktur na Východ. Centrální Evropa, východní Evropa ukázala, že není místem kverulantů, ale je místem, odkud mohou vznikat dobrá a kvalitní rozhodnutí, která pomůžou celé Evropě.

A možná vás to překvapuje, že koaliční partner chválí svého premiéra. Ani to tady nebylo zvykem. Vy jste předjímali jako opozice, že pětikoalice se rozpadne do půl roku, do tři čtvrtě roku, do roka. Bude tady 108 poslanců, pokud nejsou nemocní, kteří vysloví vládě Petra Fialy svoji důvěru, protože ta vláda má kvalitní leadership. Má člověka, který nenahrazuje leadership arogancí, řevem, křikem, ale vede tu vládu klidně, a dokázali jsme to všichni i na těch jednotlivých resortech v době našeho předsednictví Evropské unie. To je skutečná práce, to je skutečná diplomacie, když sám sebe někdo nazývá diplomatem, to je mnoho hodin jednání, které vedou ke konkrétním výsledkům, které České republice výrazně zvýšily její reputaci v rámci Evropské unie. A na to přece můžeme být pyšní. To je důvod, na který mohou být i občané České republiky pyšní. A znovu říkám, nenechme si brát naše úspěchy. To, co Česká republika v posledním roce dokázala, je něco, co se nám v posledních dvaceti třiceti letech v podstatě nepovedlo.

Naše vláda je zodpovědná vůči lidem.

Je to její právo. Je to její jednoznačné právo a naše právo jako ministrů vlády i jednotlivých vládních poslanců je obhájit naši práci.